Po dohodě na volební komisi jsme do usnesení 61, které máte k dispozici, navrhli, že to funkční období v případě zvolení započne až dnem 15. května, tak aby práce těch orgánů, nebo nově zvoleného orgánu plynule navázala po ukončení funkčního období v tom předchozím obsazení. V souladu s usnesením vás seznámím ještě s navrženými kandidáty v abecedním pořadí.

Za druhé, v usnesení tak jako vždy konstatujeme, že zvláštní zákon nestanoví způsob volby a volební komise vám navrhuje volbu tajnou. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby a poté bychom opět hlasováním rozhodli o způsobu volby. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Já se, kolegyně, kolegové, do té rozpravy dovolím přihlásit, protože jsem předmětem volby, tak aby vše proběhlo čistě a v pořádku, tak až nyní vyhlásím lhůtu na provedení volby, tak už jsme domluveni, a poprosím dnes paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Jarošovou, aby ona řídila průběh volby, otevření uren i sčítání lístků, aby nedošlo k případnému střetu zájmů. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Rozhodneme o způsobu volby v hlasování číslo 90, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro volbu tajnou. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. I tato volba bude tajná.